Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já znovu upozorňuji, že jsem nezpochybnil právo odborů, které hájí zaměstnance, které i vyslovily nějaké sliby, ale chtěl bych zdůraznit, že ekonomika funguje tak, že pokud fungují podniky, zejména soukromé, tak funguje ekonomika a vytváří zaměstnanost, udržitelnou zaměstnanost, a také vytváří tím pádem i podmínky pro zaměstnance.

Další s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Gabal.

Já už, kolegyně a kolegové, nechci o tom polemizovat, ale uvědomte si, nebo uvědomme si my všichni, že obchodní zákoník tady působil téměř 20 let a nepřinesl žádné větší problémy. Rozumný zaměstnavatel ví, že k řízení firmy potřebuje informace zaměstnance a že je dobré, když své zaměstnance či jejich zástupce také přizve do spolurozhodování o své firmě. Má to své hluboké opodstatnění.

A zrovna tak jako odbory zastupují zájmy zaměstnanců, tak třeba Hospodářská komora zastupuje část zájmů zaměstnavatelů. A Hospodářská komora se staví velice ostře proti tomu, aby zaměstnanci byli zastoupeni ve vedení firem nebo měli právo na spolupodílu a informacích ve vedení těchto firem.

Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Plzák. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Já musím zareagovat na předřečníka. Jestliže rozumný zaměstnanec ví, jak je to blahodárné, když tam má zástupce zaměstnanců, tak proč to neudělá dobrovolně? Proč mu to musíme ukládat nějakým zákonem? Nyní pan poslanec Gabal, připraví se pan předseda Hamáček. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ale těch hloučků, které diskutují, je tady skutečně velké množství. Jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí. Já jsem možná neposlouchal dobře, tak jsem se chtěl zeptat jenom předkladatelů, jestli disponují stanoviskem zaměstnavatelů.

Děkuji. Jako další s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Hamáček, připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím. Kolegyně, kolegové, já tu debatu nechci prodlužovat, ale poslouchal jsem tady některá vystoupení o tom, jak odbory škodí firmám, ve kterých působí.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš, připraví se pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Samozřejmě že se to vyřeší hlasováním, ale kolegové, tady je vedena rozprava, jako kdybychom se vrátili do 19. století a neměli za sebou nějakých 150 let řekněme vývoje, kdy si zaměstnanci a zaměstnavatelé vyříkávali, kde je přesně jejich role. Samozřejmě že kdysi byla pitoreskní představa, že osvícený majitel továrny povolá k rozhodování zaměstnance, a byly to opravdu světlé výjimky.

Samozřejmě že můžeme doběhnout vyspělé státy v tom, tam mají tzv. iniciativu ESOP, což jsou firmy, které jsou vlastněné zaměstnanci, jak o tom hovořil kolega Pilný. Ale to možná příštím zákonem.

Je to prostě součást civilizačního trendu. Myslím si, že na to času bude dost. Jako další vystoupí pan poslanec Faltýnek, připraví se pan poslanec Pilný. Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji pro jistotu to, co už jsem říkal, protože je evidentní, že se vzájemně vůbec, ale vůbec neposloucháme. A vystoupení pana kolegy Grospiče je toho důkazem, protože on stále opakuje dokola jednu větu ze svého volebního programu.

Čili není to o informacích, a jak tady zaznělo několikrát, o lidských právech nebo o právech na informace a ústavních právech. Je to prostě o tom, jestli chceme ze zákona nařídit soukromým firmám, aby měly v dozorčích radách třetinu zastoupení zaměstnanců. O tom rozhodneme určitě hlasováním.

Také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tam je sedm odborových svazů a téměř každý rok, tento možná byl výjimkou, se tam odehrávají ostré spory, především o platy zaměstnanců a další záležitosti.

Ta situace se každým rokem opakuje.